Naše odškodnění, respektive pojistná událost, v tomto případě odchod do důchodu, pak závisí právě na výši pojistného, které platíme. Vládní koalice také často říká, že poměr starobního důchodu k průměrné mzdě je nebývalé vysoký a vyžaduje snížení.

Průměrný důchod tedy představoval 53 % průměrné hrubé mzdy. To jen tak na okraj a na vysvětlenou těm, kteří mají problém se současnou výší podílu důchodu na průměrné mzdě, který dnes činí necelých 50 %. Ještě jedna poznámka k důchodovému systému jako celku.

Toto bychom měli okamžitě změnit a my to říkáme neustále, že je to potřeba změnit. Mnozí politici, opět zejména ti vládní, se nám snaží vsugerovat myšlenku, že důchod je nějakým státním darem.

Důchodci, kteří se vládní politické zvůli nemohou bránit, jsou v tomto ohledu snadným terčem sociálních politiků bez skrupulí.

Vyzývám vládu, ať přestane přemýšlet o tom, jak současné či budoucí důchodce okrást. Raději pojďme pracovat na tom, jak náš důchodový systém změnit a současně s tím i ekonomiku státu a posílit jeho příjmy a vrátit mu jeho roli garanta sociální jistoty. Děkuji za pozornost.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Já jsem chtěla zareagovat na pana ministra a koukám, že pan ministr tady není.

Tak jako kde to jsme? To už budeme diktovat i jaké zisky mají mít podnikatelé, že jsou přiměřené nebo nepřiměřené?

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych ráda také zareagovala na pana ministra, takže mě mrzí, že tady není. Chtěla bych reagovat na jeho slova o tom, že vláda nesnižuje důchody.

Tady je to přece úplně jasné.

Další věc je, že pan ministr tady zmínil, že vláda nenarušuje mezigenerační solidaritu.

Protože ta mezigenerační solidarita se bohužel narušuje i v rámci rodiny a to jsem třeba já snad ani takové období nezažila. Pak jsem chtěla říct, že důchody sice rostou, jak říkal pan ministr, ale přesto nejsou schopny pokrýt růst cen základních potřeb a životní úroveň klesá. Děkuji za slovo. Nyní je přihlášena s faktickou poznámkou paní předsedkyně Schillerová, následuje pan poslanec Lang. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Bohužel tady není pan ministr Jurečka, já jsem chtěla reagovat na něho.

Už teď mu chybí 26 miliard oproti rozpočtu. To znamená 26 miliard minus. 20 miliard mu nepřijde určitě z Národního plánu obnovy. Jsem ráda, že pan ministr přišel. Ukazuji tabulku pana ministra financí. Takže jenom jsem si spočetla ta čísla od vašeho ministra financí. Když už jste tady, pane ministře mám ještě minutu tak říkal takovou zajímavou informaci včera pan ministr financí.

Kdopak to tak asi mohl být, kdopak to tam tak asi navrhl?

Tak kterého ministerstva se to asi tak zrovna týká? Nebudu spekulovat, jen tak si nahlas tady přemýšlím, aniž bych kohokoliv jmenovala. Následuje pan poslanec Mašek. Prosím, máte slovo. Říká, prázdné fráze a blábolení, že tady probíhalo.

Potom dál tady. Přitom se ale naše reforma blíží tomu, co navrhovalo samo hnutí ANO.